Děkuji a poprosím pana ministra. Prosím, pane ministře.

Děkuji panu ministrovi životního prostředí. Poprosím o poslední interpelaci ctěnou kolegyni paní Olgu Havlovou. Prosím, paní poslankyně. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, moje interpelace směřuje k panu ministrovi dopravy.

V prosinci 2011 zabránilo Ministerstvo dopravy prodeji těchto pozemků pod cenou společnosti PENTA.

Jednalo se o částku přibližně sedmkrát pod tržní cenou. Proto Ministerstvo dopravy už v prosinci 2011 prodej pozastavilo. Společnost PENTA umí obchodovat se státem velice výhodně. To ostatně dokazují předchozí obchody, které byly pro náš stát značně nevýhodné, kdy stát získal prodejem miliony a PENTA naopak majetky v miliardové hodnotě, jako v případě nové ranveje letiště Ruzyně, kde se ztráta státu pohybovala okolo 3,5 mld. korun. Dále bych chtěla vědět, zda se při prodeji vychází z aktuálního odborného posudku a cenových map. Proto by mě zajímalo, že manažeři by měli zacházet s majetkem, který není jejich, s péčí řádného hospodáře. Bohužel nevidím přítomného pana ministra dopravy. Pan ministr dopravy si na nás bohužel neudělal čas, takže na vaši interpelaci bude odpovězeno písemně, paní poslankyně. Konstatuji, že tím jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací. Končím dnešní jednací den. Sejdeme se, vážené kolegyně a vážení kolegové, v pondělí 16. 12. ve 14 hodin. Na programu je druhé čtení státního rozpočtu.